Odůvodnění bylo delegováno na ministryni obrany Černochovou, která v takto zásadní otázce ale rozhodně nikdy nemůže zastupovat desetimilionovou republiku.

Proto vás žádám o podporu našeho zákona o referendu při jeho projednávání ve Sněmovně.

Je přece každému jasné, že smlouva je základem pro budoucí základny v naší republice a pro budoucí přítomnost amerických vojáků v naší republice. Ministryně Černochová dále tvrdí, že Parlament je pojistkou, která může zabránit vstupu a trvalé přítomnosti vojska USA na našem území což je nesmysl, jelikož současná vládní většina prohlasuje bez mandátu občanů, bez souhlasu veřejnosti cokoliv, co se jí zlíbí.

Přesněji, jsou pojistkou pro vládu a Spojené státy, že si s naší zemí udělají, co se jim zlíbí, navzdory odporu většiny našich občanů. Tou skutečnou pojistkou je referendum, kterému ale vládní koalice brání. Pobyt cizích vojsk, navíc za podmínek, kdy se vymykají českým zákonům, a to prokazatelně, je obrovské omezení naší suverenity, které nemá právo odsouhlasit žádná vláda, žádný parlament bez souhlasu většiny občanů České republiky. Tahle země není, vážení kolegové, jen vaše. Je nás všech, všech občanů České republiky, a vy byste to měli respektovat a v prvé řadě požádat občany o jejich souhlas. Závěrem budu čistě jednou větou reagovat na ty osobní útoky paní ministryně Černochové. Paní ministryně, já mám ženy rád a já opravdu na vaše útoky reagovat nebudu, protože jste žena, a já jsem samozřejmě nad věcí. Ale mí kolegové spolustraníci se ve faktických poznámkách vyjádří za mě.

Děkuji za pozornost a přeji vám i vám, paní ministryně hezký večer.

Paní ministryně, přece nemyslíte vážně, že lze srovnávat pobyt 30 osob Britského poradního a výcvikového týmu, který byl schválen v rámci APC formátu, to znamená NATO, Evropská unie v rámci Partnerství pro mír já bych chtěl zdůraznit Partnerství pro mír, které má 52 států.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo.

Já vás tedy vyzývám, paní ministryně, abyste doložila to, co jste tady řekla že Tomio Okamura tuneloval Úsvit. V roce 2015 státní zástupce toto obvinění prošetřil a odložil.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem tady citovala kolegy z Úsvitu, kteří takto komentovali to, co činil Tomio Okamura, když opouštěl Úsvit a stal se nezávislým poslancem. To jsou dva typy mandátu. Jeden mandát byl na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu tam, máte pravdu, to bylo 30 osob, ale pak tam byl právě pobyt příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a Evropské unie a to bylo 100 osob. Takže to jsou dva mandáty, pane kolego. K tomu, co tady říkal pan Okamura. Možná si pan Okamura nevšiml, že k ústavě, k tomu čl. 43, je načtený pozměňovací návrh, který odkládá platnost, účinnost té změny ústavy do nového volebního období, do nové vlády, která tady vznikne po parlamentních volbách. Takže není žádná pravda, že by si tato vláda chtěla uzurpovat nějakou další pravomoc. Nic takového není pravda. DCA je běžnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou podléhající podle ústavy souhlasu Parlamentu.

Je to nesmysl, co tady zaznělo. Děkuji. Děkuji za slovo. Já chápu, že paní ministryně je zřejmě rozrušená a neuvědomuje si, co tady vlastně řekla nebo neřekla. Tak já jí tady říkám, že ona neřekla, že někoho cituje! To je na stenozáznamu a můžeme se na to podívat.